Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Hlasování má číslo 100. Tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování.

Zeptám se pana kolegy Sklenáka, zda v této situaci trvá na hlasování o svém návrhu. Ani jeho návrh tedy nebude podroben hlasování.